Vítám vás tady. Aby byla zaznamenána vaše účast, nejprve vás odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Tolik tedy na úvod. Paní poslankyně, máte slovo. Kolegové, kolegyně, já bych chtěla požádat o zařazení jako bodu 1 jednání schůze 15. prosince, zákazu dětských dluhů.

Prosím vás tedy o první bod 15. prosince v úterý, tak jak koneckonců byla učiněna dohoda. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Ještě tedy pan předseda klubu SPD Radim Fiala. Máte slovo. Děkuji. Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych zařadil jako první bod dnešních třetích čtení návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice. Pane předsedající, jako první bod dnešních třetích čtení, tedy po legislativní nouzi.

To vyřešíme hlasováním o pořadí těch bodů. Nyní předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Dobrý den, já myslím, že někdy vedeme zbytečné spory, jestli některý bod bude první, nebo druhý.

Dáváte to jako protinávrh? Ano, je to protinávrh, aby tento sněmovní tisk byl jako první v bloku třetích čtení v tom týdnu od 15. prosince. Ještě někdo?

Ale zeptám se na ten návrh.

To znamená co?